Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje kartou náhradní.

Pan poslanec Venhoda ruší svoji omluvu, kterou možná přečtu. Pan poslanec Sklenák, náhradní karta číslo 16 pro záznam. Poprosím vás, kdo dává pozor, kolegyně před chvílí našla na zemi v sále volně položenou pětisetkorunu, pětistovku. Je zde... Nevím, kdo to bude posuzovat.

To jest z omluv pro tuto chvíli vše.

A dále navrhujeme vyřadit body 12 a 153, to je sněmovní tisk 204, pojistné na sociální zabezpečení, druhé a třetí čtení, a body 19 a 160, sněmovní tisk 126, zálohované výživné, druhé a třetí čtení.

Poté bychom případně pokračovali dalšími body podle schváleného pořadu schůze. S přednostním právem k pořadu schůze se hlásí pan předseda Faltýnek, kterému tímto dávám slovo. Omlouvám se ještě, pane předsedo. Zapínám mikrofon, máte slovo. Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já už jsem tento svůj návrh na změnu pořadu schůze avizoval na jednání politického grémia Poslanecké sněmovny ráno dneska.

Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit k pořadu. Pan předseda Bartošek s přednostním. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Dnes, když uzavřeme druhé čtení a případně Ústavní soud nějak rozhodne, tak bychom se potom v třetím čtení museli zase vracet do druhého čtení. Jde to pouze o to respektovat... ... počkat si, jak rozhodne Ústavní soud, a na to potom zareagovat. Ano, děkuji.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne.

Já navrhuji pevné zařazení tohoto bodu na středu jako první bod v programu do variabilního týdne. Děkuji vám. Ano, děkuji.

Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Není tomu tak. Takže se vypořádáme se třemi hlasováními. Nejprve návrh pana předsedy Faltýnka, abychom bod... Pardon, omlouvám se. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?